Prosím, pane poslanče.

Obrátila se na mě zástupkyně běloruské komunity při Radě vlády pro národnostní menšiny, že třeba jsou takové případy, že jeden z manželů je ukrajinský občan, druhý z manželů má běloruské, ruské, jiné občanství, může to tak být v širším příbuzenstvu, můžou to být třeba i přátelé, kteří se v tu chvíli, kdy nečekaně přišla ta hrozná válka, zrovna nacházeli na Ukrajině, a jak řekla paní profesorka Válková, prostřednictvím paní předsedající, tak skutečně nemůžeme rozlišovat mezi uprchlicí a jinou uprchlicí, uprchlíkem a jiným uprchlíkem. Oni jsou v nesmírně těžké situaci, v ohrožení života. Manželé těch ukrajinských žen teď nasazují život, mohou být těžce zraněni, mohou zahynout, mohou zanechat po sobě polosirotky. Takže abychom to viděli, abychom vnímali ty lidské příběhy.

Děkuji vám za pozornost a děkuji panu ministrovi za jeho postup.

Děkuji mnohokrát. Prosím vás, já vystupuji opravdu jenom kvůli tomu, abych se snažil zamezit tady poslanecké lidotvorbě, ale v dobrém slova smyslu, takže opravdu vás ubezpečuji, že i § 1 lex Ukrajina odkazuje pouze a jen na únorové rozhodnutí Rady.

Čili to není odkaz na směrnici a na rozhodnutí Rady, je to opravdu odkaz jenom na rozhodnutí Rady.

Chci vás v tomto smyslu opravdu uklidnit. Tak tolik snad naposled za mě.

Není to podezřelé, protože od poválečných odsunů jsme neměli takový pohyb obyvatel na území Evropy, jako máme teď, nyní. Jsme v migrační vlně zcela bezprecedentních rozměrů, a Evropská unie tím pádem zcela logicky přichází s instrumentem, který doposavad neaktivovala, aby Evropská unie jako celek byla schopna reagovat na takovouto krizi a její rozměr.

Právní záležitosti už opakovat snad nemusím. Paragraf 1 nevymezuje žádný osobní rozsah, maximálně by se dalo explicitně v § 1 odkázat na § 3. Ale proč bychom to dělali, když § 3 potom mluví jasně a vymezuje jednoznačně, komu je ta dočasná ochrana přiznána a jakým způsobem, a jednoznačně mluví samozřejmě o Ukrajincích, občanech Ukrajiny a lidech s trvalým pobytem na Ukrajině? Tedy myslím si, že tady budeme se dopouštět právní kreativity tady na plénu. Když jsem býval starostou, tak když chtěl někdo měnit usnesení na radě, tak jsem ten materiál odložil, protože z toho nikdy nic dobrého nevzejde. Po zorientování se v tomto je to definováno zcela jasně, myslím si, že i hnutí ANO a ostatní mají mezi sebou možná nejlepší právníky, co ve Sněmovně máme, a myslím si, že jste schopni tou interní diskusí dospět k tomu, že ten předkládaný návrh je opravdu zcela v pořádku a jasně vymezující. Není, všechno není růžové. Není a nebude, budou fronty, budou nepříjemnosti, budou tlačenice, budou problémy, ukáže se, že jsou tady kriminálníci, kteří zneužívají lidské bídy, bude tady kšeftování s vízy, může se objevit kuplířství, může se objevit nejrůznější řada negativních jevů. Za to může Putin! My jsme totiž v situaci, která je bezprecedentní. Sem přicházejí davy žen a dětí, žen a dětí a starých lidí, a my se tady budeme bavit o tom, jestli se sem nedostane někdo, koho bychom tady za normálních okolností nechtěli mít? A co s tím uděláme? Asi to tak bude, ale na Ukrajině je válka a my toho člověka pošleme zpátky na tu Ukrajinu? S jakým právním titulem? On prostě tu ochranu od nás dostane a budeme si na něj muset dát pozor. Máme výbornou policii, která bude vědět, že tady máme i osobu, která byla do té doby nějakým způsobem závadová. Ale o čem se teď bavíme? Bavíme se o tom, abychom rychle poskytli pomoc. Byli jste se tam podívat, jak vypadají ty maminky po té cestě? My se snažíme najít princip, který je rychlý.

Protože oni utíkají před válkou, a ještě s sebou nemají toho tátu. To jsou ti lidé, co tam jsou. A my tady budeme řešit bude mezi nimi nějaká závadová osoba a přinese nám to zvýšenou kriminalitu a nebudeme se muset zříci části svého komfortu? Asi budeme. A bude nás to stát peníze, to je určitě pravda, a nemalé peníze. Ona nějaké hodnoty má. A to nejsou žádní ekonomičtí migranti, oni by sem normálně nešli, to jsou lidé, kteří prchají před válkou.

No o tom tady někdo pochybuje? Tvrdí někdo, že to je růžové, že to je všechno hezoučké a krásné a funkční? My jsme na to měli 14 dnů, udělali jsme nejlepší systém ve střední Evropě. Samozřejmě se dennodenně hádáme s hejtmany napříč politickým spektrem, kteří nám říkají: tohle nefunguje, tady jste dali málo peněz, tady jste to měli udělat trochu jinak. Ano, možná ano, ale ten systém jako takový funguje. Žádná země ve střední Evropě, a do těch statistik se můžete podívat, nemá v této chvíli přes 100 000 lidí s platným pobytovým statutem.